Vy tomu nerozumíte. Vy rozumíte jiným věcem, kterým já nerozumím.

Pan Sobotka, to nechám bez komentáře.

Když někdo nakupuje plyn, tak nakupuje plyn.

Bohužel. Děkuji. Nyní je s přednostním právem přihlášen Radim Fiala, poté já. Paní místopředsedkyně, máte slovo.

Domnívám se, že nehovořím o voze, ale hovořím o minulé vládě, která nesnížila naši bohužel téměř výhradní závislost na ruském plynu, byť mohla.

A teď to důležité.